Za třetí, zařadit do návrhu pořadu návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Za čtvrté, zařadit do návrhu pořadu body, nové body: Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou, Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu.

Dále návrhy zákonů zamítnuté a vrácené Senátem v pořadí, jak bylo načteno. Za čtvrté, informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou. Za páté, informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu. To je ze strany dnešního grémia vše.

S přednostním právem se mi nejprve přihlásila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Tak já všechny poprosím, aby se už usadili na svých místech, a poprosím o klid v jednacím sále. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych vás požádat o zařazení dvou nových bodů a předřazení jednoho bodu, který na programu již zařazen máme.

Navrhnu, abychom projednali tuto věc jako hned první bod během dnešního jednání.

Tento zásadní zásah do lidských práv, do práv našich občanů a jejich svobod, je dle mnohých odborníků na ústavní právo porušením Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Vláda postupně od té doby přijala několik konkrétních drobných výjimek, při kterých umožňuje českým občanům opustit naši zem.

A také si samozřejmě uvědomujeme, že mnohé země stejně jako my také mají přísné podmínky pro to vůbec vstoupit na jejich území. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, věnujte pozornost tomu, co je zde přednášeno.

A tady vnímáme nutnost odpovědět i na celou řadu otázek.

Jelikož se jedná o trasování občanů na základě využití soukromých údajů, ke kterým budou mít mimo stát přístup i soukromé firmy, měla by v tomto směru být vláda maximálně transparentní a otevřená nejen vůči Poslanecké sněmovně, která plní kontrolní funkci, ale především vůči občanům ČR. Byl tady návrh na naší poslední schůzi, který tady přednesl pan předseda Rakušan. I tak ale zůstává povinností vlády nás o aktuálním vývoji informovat.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z konce minulého týdne se měla chytrá karanténa rozšířit do všech krajů už včera.

Dále by nás vláda měla informovat i o tom, jak byla pilotní fáze vyhodnocena po technické stránce, jak přistupují lidé k dobrovolnému sdílení těchto dat, kolik lidí odmítlo data sdílet. A v neposlední řadě, jaké všechny státní i nestátní instituce mají k datům přístup. Jak je s nimi nakládáno a jak s nimi bude naloženo i do budoucna. V neposlední řadě bych ráda, abychom slyšeli od vlády, jaký je další postup v přípravě chytré karantény.

Myslím, že máme mnoho otázek a je relevantní na ně žádat i odpovědi. Proto vás prosím o to, abychom tento bod zařadili a věnovali se mu. Myslím, že nejde o žádné politikum, že jde opravdu o snahu vědět více a být v této citlivé věci, která může být mnohými vnímána jako velký zásah do soukromí, a také ji tak vnímám, tak abychom opravdu ty různé obavy, které panují, mohli rozptýlit.